A prosím vás, to, co jste v té Evropě předvedli, to je prostě na čtyřku, čtyři minus. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já jsem zde několikrát vystupovala s faktickými poznámkami na jednotlivá vystoupení. Ale včera od devíti hodin ráno do jedenácti do večera a dnes od devíti ráno do této chvíle jsem tu opravdu poctivě seděla, když jsem si nebyla dát kávu, a pozorně jsem poslouchala vystoupení členů vlády a koaličních poslanců, o čem všem mluvili.

Já jsem to už tady včera řekla.

Já jsem se narodila v Československu, už mi také není dvacet ani třicet, a moje maminka se narodila na Slovensku, a mě se to hodně dotklo. Hodně se mě to dotklo, a proto to zde opakuji. A myslím si, že než tohle příště někdo řekne, tak ať si to hodně rozmyslí.

Spoléhám se na tuto vládu? Věřím této vládě? Dokážu této vládě svěřit budoucnost svou, svých dětí a občanů této země?

Samozřejmě že ne, ale dostávám mnoho emailů, vy určitě také, že jsou velmi zklamáni a frustrováni, protože tato vláda, která se ohání slovíčky jako demokratická, proevropská, odborná, tak tato vláda myslím velice mnoho lidí zklamala. Tato vláda totiž hájí pouze omezené skupiny občanů, v podstatě zájmy pouze svých voličů, na ty ostatní bohužel kašle. Nebo možná to nazvu ještě hůř ona je nevnímá, jako by je vůbec neviděla. Tato vláda má velmi omezený záběr a v podstatě by se dalo říct, že situaci České republiky vnímá optikou velkých měst, tedy svých voličů.

Nestyďte se, běžte do fronty na úřad práce. Tato vláda svým přístupem řadu lidí dohnala do existenčních problémů. Příčiny neřeší, v podstatě vše zúžila na fakt, že za vše může válečný konflikt na Ukrajině. Ony jeho důsledky dopadají jen na Českou republiku? Nebo jak si mám jinak vysvětlit, že jiné evropské země podobné problémy neřeší, že v nich tolik lidí nežije na hranici existenčního minima a neupadá do chudoby?

Mluvím za ty občany, kteří mi píšou. A každý jsme tady zvoleni občany, kteří nás volili, takže můžu volit za občany, kteří mě zvolili.

Asi chápu, že jednáte podle svého nejlepšího přesvědčení, opravdu bych nerada spekulovala nad tím, že ne, ale zkuste se zamyslet nad tím, že to přesvědčení vaše možná není správné a chtělo by ho trochu upravit.

Kde je ten boj za lidi z malých obcí a okrajových částí republiky, který bych čekala od Starostů? Nic takového tu nevidím. A stejně tak to bohužel nevidí lidé v naší zemi.